Nikdo by to neuvítal víc než já. Já bych to skutečně velmi uvítal, kdyby na druhé straně bilance byl promyšlený návrh, jak snížit mandatorní výdaje státu o 100 miliard korun, ale nic takového není pravda. Vláda naopak mandatorní výdaje neustále zvyšuje. Poslední takové rozhodnutí udělala včera, pokud jste si všimli, rozšíření okruhu osob s nárokem na přídavky na děti je další výrazné zvýšení mandatorních výdajů, aniž by to bylo bilancováno na příjmové straně.

Znovu požádám kolegy a kolegyně, pokud diskutují jiné téma, než je návrh vrácený Senátem v oblasti daní, tak ať diskutují v předsálí. Tady mluví jenom ten, komu bylo uděleno slovo. Co hůř, ať už volby, které jsou za necelý rok, dopadnou jakkoliv, tak já nevěřím, že tady bude většina, která bude mít odvahu, ochotu i sílu snížit mandatorní výdaje o 100 miliard korun.

Dovolte mi ještě můj osobní pohled na názory některých komentátorů, že tento návrh, protože výrazně snižuje daně, je návrhem pravicovým.

Existuje jenom jeden nebezpečný populismus.

Děkuji vám za pozornost.

Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, paní ministryně financí, jediný pane ministře, kolegyně, kolegové. Musím říct, že o daňovém balíčku tady bylo za poslední měsíc řečeno na půdě Sněmovny hodně.

Takže dovolím si tady říct příklad.

Takže jsou tady příklady konkrétních lidí, rodin, vícečetných rodin, které díky této úpravě budou na tom ekonomicky od února příštího roku lépe.

Myslím si, že to, co máme doteď, to vysoké zdanění ceny práce a malé zdanění kapitálu, tak budeme muset tyto věci vybalancovat.